Takže já už nevím, jak vám to máme vysvětlit.

Plány, energetický zákon. Uvidíme, co vám na to řekne Brusel.

A zdravotníkům.

To, že sáhnete na zdravotnictví, je nepředstavitelné. Takže vy máte ten problém.

Ale možná pan ministr, který přišel z bankovního sektoru, ví, že v normálním světě se dělá rozpočet tak, že se udělají příjmy a potom výdaje.

Takže to jsou příjmy.

Lež! Další lež. Absurdní!

Je to pár korun, ano, a měli byste vrátit to jízdné, měli byste vrátit ty platy. A dneska je kolik? Takže já to nechápu, jak se někdo může takhle chovat asociálně.

Takže peníze máte, jenom stále opakujete, že nemáte.

To jsou jejich peníze, ano. A oni si to teď zaslouží!

To byl pan poslanec Babiš. Děkuji.

Vy jste potřeboval řešit svoje byznysové záležitosti. Proč? Tenkrát ještě iDNES byla schopna o tom napsat článek.